Děkuji. Pan předseda Michálek stáhl svoji přihlášku. Přihlášen je s přednostním právem pan předseda Stanjura. Mám zde přihlášku k faktické poznámce, nemohu dát slovo, protože nejsme v rozpravě. Prosím, pane předsedo. Já bych jenom v krátké reakci na vystoupení pana poslance, předsedy klubu SPD Radima Fialy.

A já to přečtu ještě jednou a každý z nás si může posoudit, jak ty věty znějí.